Obecně lze tedy konstatovat, že se jedná o velmi kompromisní návrh.

Ještě mám několik slov a poznámek ke genezi.

Návrh byl obsažen v této novele zákona na ochranu zvířat, prošel meziresortním připomínkovým řízením a na přípravě se podílelo výrazně i Ministerstvo životního prostředí.

Co se pak stalo, to nevíme. Do Sněmovny totiž přišel návrh, který jakoukoli podle mého názoru smysluplnou regulaci postrádá a navrhuje v této věci pouze vydávání licencí Ústřední veterinární správnou na předepsaném formuláři, který obsahuje pouze jméno pověřených osob a provozní řád. Ústřední veterinární správa potom by pověřila krajskou veterinární správu ověřením údajů v žádosti, a pokud by tam nebyl žádný rozpor, vydává licenci, což znamená nárůst byrokracie i velké finanční náklady, což se píše i v samotné důvodové zprávě.